Velice se divím, že tuto moji novelu nepředkládá paní ministryně financí.

Regionálního školství se tedy týká asi 120 mld.

Nákladový systém fungoval poměrně úspěšně třeba za komunismu, protože vyžaduje velice silnou centrální autoritu.

Takto skutečně české školství fungovalo před listopadem 1989.

To přináší prostě dvacet třicet miliard korun, které v tom systému nejsou.

Z nějakých nejvyšších politických kruhů to bylo zastaveno, ale čas na vážnou a odbornou politickou debatu je skutečně potřeba. Tohle skutečně není legrace.

Čili berte to jako podanou ruku, a odbornou.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Než dám slovo panu zpravodaji, tak je tu přihláška... Není, dobře.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A po letech jsme se dostali do situace, kdybych tedy použil eufemismu, že naše školství je v nelichotivém stavu, a proto bylo nutné nějakým způsobem připravit reformu, o jejíž podstatě jste možná už tady něco slyšeli. Já bych tady dodal to, že si myslím, že normativní systém financování je ten, který nepomáhá kvalitě.

Myslím si, že přijetí reformy bylo nutným krokem, a myslím si, že je nejvyšší čas s naším školstvím v tomto smyslu něco udělat. V čem spočívá problém kvality? Samozřejmě v okamžiku, kdy dostává škola peníze podle počtu žáků, tak samozřejmě nastává hon za studentem a v podstatě naplňování tříd, které vede k tomu, že máme poměr počtu žáků na pedagoga nepříznivý, navíc samozřejmě školy mají tendenci přijímat do studia i takové studenty a žáky, kteří v podstatě potom nebudou schopni splnit požadavky na takovéto studium. A také za třetí vzniká velký problém, tady to můžu potvrdit jakožto i hejtman, že existují obory, které díky tomu nemůžeme otevřít, protože jsou nenaplněné, a pak se nám nedostávají řemeslníci a odbory profesní činnosti, které v podstatě chybí na trhu práce. Takže si myslím, že reforma je nutná. My jsme si toho byli vědomi, a teď budu mluvit za člověka, který současně předsedá i školské komisi Asociace krajů, že je třeba vyjednat způsob, jak tu reformu naplnit a implementovat, protože nepochybně potřebuje více peněz, než se původně předpokládalo. Vytvořili jsme jakousi pracovní skupinu, která se tím zabývá.